Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já mám svoji interpelaci předpokládám krátkou. První moje otázka, jestli pracuje vláda Petra Fialy na nové legislativě, která by měla umožnit sloučit pojišťovny, změnit pravidla veřejného zdravotního pojištění? Ta druhá, ta se týká přímo vás: pracuje na tom Ministerstvo zdravotnictví, nebo Ministerstvo financí? A poslední otázka: má Ministerstvo financí nějakou pracovní skupinu, která by měla měnit legislativu ve zdravotnictví? Děkuji. Na vaši interpelaci odpoví pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za možnost. Vy, vaše kolegyně, vaši kolegové jste tady v desítkách případů varovali před tím, jak dopadne financování a systém veřejné zdravotní péče.

V rámci NERVu, což je poradní orgán vlády, existuje skupina pro zdravotnictví. Ona dala několik podkladů a v rámci vládní koalice jedna pracovní skupina se zabývá na expertní úrovni v této chvíli možnými změnami ve zdravotnictví.

No, já nevím, odkud ty informace vznikají.

Druhá věc, když mám ještě čas, jsem o tom přesvědčen a říkám to na jednání, kde potkávám zástupce zdravotních pojišťoven, že oni mají mnohem více se projevovat například v síti zdravotnických zařízení, že to je věc pojišťoven, že v tom mají být aktivnější a více plnit tu roli, která jim je v té legislativě předepsaná. Ale to zase není nic nového v té debatě, jenom si myslím, že by to mělo být.

Děkuji. Má pan poslanec zájem o doplňující otázku? Má. Prosím, máte slovo.

Jenom krátká poznámka.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, nebudu potřebovat ani ty dvě minuty.

Mě by zajímalo, jelikož v médiích se to neobjevilo, jak k celé té situaci vlastně došlo a jaká opatření budou přijata, aby se takováto situace neopakovala. Děkuji paní poslankyni. Pan ministr je řádně omluven, obdržíte tedy písemnou odpověď na vaši ústní interpelaci. Prosím. Děkuji, paní předsedající.

Pokud ta matka je v invalidním důchodu, tento příspěvek nedostává.

Děkuji za odpověď. Také děkuji.

Vyčerpali jsme všechny přihlášky ze seznamu přihlášených a já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Dále zde mám sdělení.